Jelikož jsem s panem prezidentem komunikoval v této věci, tak ten není připraven paní Vitáskovou odvolat.

Jediný rozdíl by tam byl, že předpokládám, že by byl vybrán člověk, který není obviněný, případně trestně stíhaný. Děkuji za pozornost. Teď má prostor faktická poznámka pana poslance Bendla.

Děkuji za slovo.

Je to zastíráno různými právními analýzami a podobně. Já myslím, že je od začátku patrné, že Energetický regulační úřad má být nezávislým úřadem a že je to víc, než že by měl být téměř podřízeným vrchního úředníka v téhle zemi.

Děkuji. Nyní tedy přednostní právo pana poslance Černocha.

V prvé řadě si musíme říct, o čem se tady bavíme. Bavíme se za prvé o nezávislosti jednoho úřadu, bavíme se o vměšování politiků do nezávislosti jednoho úřadu, bavíme se o 42 mld. korun solární podpory do solárního tunelu, který schválila sociální demokracie, a bavíme se o neschopnosti vlády Andreje Babiše a Bohuslava Sobotky v tomto udělat pořádek.

To, že je služební zákon špatný, totiž neslyšíme pouze na případu Energetického regulačního úřadu.

To si skutečně netroufnu říct.

Já samozřejmě nerozporuji podporu obnovitelných zdrojů jako takových. To je samozřejmě naprosto nezbytné. Já rozporuji formu a to, že tato podpora absolutně zdiskreditovala obnovitelné zdroje v očích veřejnosti.

To je jediná možná cesta, jak se z toho dnes dostat.